Prosím, paní ministryně.

Ráda bych uvedla, že tento návrh je výsledkem společných jednání zástupců obou sociálních partnerů, kteří se shodli na potřebě novelizovat pracovněprávní kodex, a zahrnuje věcné změny směřující k prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto pracovněprávních vztazích a také v reakci na požadavky praxe. Novela byla skutečně diskutována velice dlouho a považujeme ji za návrh kompromisní. Tato novela např. zavádí novou kategorii vrcholových řídících zaměstnanců se zvláštním režimem, který se týká především jejich pracovní doby, jaksi chrání zaměstnance, pokud je zaměstnavatel převádí na jinou práci, aby to nebylo jenom jednostranné, upravuje problematiku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr opět směrem k větší ochraně zaměstnanců, chrání např. více zejména matky, resp. rodiče malých dětí, protože jestliže tito žádají, jak je to v souladu se zákoníkem práce, o úpravu, třeba o kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu úvazku, tak pokud jim zaměstnavatel nevyhoví, tak se můžou odvolat na vážné provozní důvody, které teď nově budou muset písemně doložit, které to tedy jsou. Je zde také garance návratu na původní práci na pracovišti i po skončení rodičovské dovolené, nejen jako dosud po skončení dovolené mateřské.

Takže věřím, že tento vládní návrh zákon podpoříte.